Děkuji. Paní kolegyně Nováková bude reagovat, takže jí udělím slovo k faktické poznámce. Pane předsedající, vaším prostřednictvím odpověď panu poslanci Grebeníčkovi. A já se ptám vaším prostřednictvím pana poslance: Bylo to dobře?

Děkuji. Nyní ještě další faktické poznámky.

Pěkně zdravím, přeji krásné dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy a pánové. Chci zareagovat také na poznámku pana poslance Grebeníčka. Už to řekla ve své poslední větě paní poslankyně Nováková. Školství postavené u nás skutečně podle mě tedy vychází a je postaveno na tradičních křesťanských hodnotách, a máme tedy dneska možnost zakomponovat toto ustanovení do školského zákona. Já ho budu všemi svými možnostmi podporovat. Děkuji. Děkuji panu poslanci Kudelovi.

I já bych se chtěl připojit k tomu, co tady říkala kolegyně Nováková.

Proto všemi hlasy budeme tento návrh podporovat. Nyní pan poslanec Böhnisch, připraví se pan poslanec Benešík. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ten vyrostl na základech židovské a křesťanské tradice, ano.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane premiére, členové a členky vlády, moje strana nepochybuje o tom, že evropská civilizace má několik pilířů. Tyto pilíře jsou řecká filozofie, římské právo a židovství a křesťanství. Lisabonské smlouvě, nebo předchůdkyni, tzv. Ústavě pro Evropu, v její preambuli, to rozhodně není naše chyba. My jsme vždy toto zdůrazňovali a ze všech pozic jsme toto prosazovali. Já jen doufám, že pokud tento pozměňovací návrh projde, že si členky a členové tohoto váženého sboru budou vědomi těchto hodnot, ke kterým se tímto formálně přihlásí, i při dalších hlasováních a i při dalším rozhodování. A také se přidávám do té plejády kolegů, kteří musí připomenout to, že Jan Pavel II. ani žádný jiný papež nikdy nebyli členy Evropského parlamentu, a pokud vím, tak snad ani žádného jiného parlamentu, čili toto v podstatě nemohli prosadit. My jsme tady na půdě českého parlamentu a my máme tu možnost toto prosadit, nebo toto odmítnout. Papež tuto možnost neměl. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych upozornit, že každá změna, každý zásah do obecných cílů vytváří další papíry pro učitele.

My máme učit poznávat. Přečtěte si rámcový vzdělávací program. Přečtěte si obecné cíle. Spíše by bylo potřeba nechat učitelům práci nebo možnost pracovat s dětmi, a ne přepisovat neustále papíry.

Samozřejmě že Česká republika je a musí zůstat sekulárním státem, na tom se shodneme.

Nyní pan poslanec Bohuslav Chalupa, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si na rozdíl od pana zpravodaje myslím, že to tam patří, že multikulturalismus evidentně nesplnil to, co měl, a my musíme jasně definovat jako Česká republika, kde stojíme. A druhá věc. Já proti učitelům nic nemám, ale znovu zopakuji to, co jsem tady říkal.

Nechat na učitelích, aby učili podle svého nejlepšího svědomí něco, co možná ani učit neumějí, protože se to vlastně nikde neučí, protože akreditované programy nebyly spuštěny, vysoké školy neučí přípravu obyvatel na krizové situace nebo neučí učitele, jak to učit... Takže tady máme rezervy.

Děkuji za slovo. Myslím si, že to není ideologie, a už vůbec to není vnucování víry. Je to jenom připomenutí kulturních vzorců našeho stylu života, v kterém jsme vychováváni po staletí a v kterém jsme vyrůstali, ať už jsme byli křesťané, židé, nebo ateisté.

My v tom prostě vyrůstali, je to náš způsob života, kterého se nechceme vzdát a který chceme připomínat i svým dětem.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, jenom velice krátce, všechno tady bylo řečeno. Jenom doufám, že se ty principy promítnou i do dalších dokumentů.